Hnutí SPD tento opakovaný vládní útok na úspory a peněženky českých občanů zcela zásadně odmítá. Jsme kategoricky proti zvyšování daní českým občanům a nikdy nepodpoříme tento způsob vylepšování katastrofální bilance státního rozpočtu. Naší cestou je výrazné omezení zbytných státních výdajů, například odvodů prostředků do Evropské unie či předražených armádních nákupů a na straně veřejných příjmů pak například zdanění dividend vyváděných nadnárodními korporacemi z České republiky do zahraničí. Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. Nenechme vládu, aby náš stát zadlužila jako Řecko.

Hnutí SPD s tímto dalším plánovaným vysokým úvěrem nesouhlasí zejména proto, že jeho příprava probíhá mimo standardní proces a pravidla státního rozpočtu a bez parlamentní kontroly. Považujeme za nepřijatelné krátce po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2023, kde vláda si prohlasovala deficit, navýšení zadlužení České republiky o 295 miliard korun, což je samo o sobě rekordní, tak tento deficit chce vláda prakticky obratem navyšovat o dalších 50 %.

Fialova vláda odmítá pomáhat našim občanům, město Přerov díky vládnímu programu opravilo 15 bytů pro migranty z Ukrajiny. Ejhle, když se pomáhat chce, tak to jde.

A naopak, aby Ukrajinci měli zdravotní pojištění zdarma, politici z vládní pětikoalice zvažují naopak Čechům zdravotní péči zpoplatnit, aby se na ty Ukrajince vydělalo. Já neříkám nepomáhat skutečně potřebným, naopak, ale tímto způsobem, kdy se miliony českých občanů dostávají do ekonomických a sociálních problémů, tak to rozhodně dělat nelze. Fialova vláda hazarduje s budoucností naší země a vede ji do katastrofy.

Vláda přitom původně na loňský rok plánovala rozpočtový deficit ve výši 280 miliard korun.

No a v letošním roce plánuje vláda Petra Fialy hospodařit se schodkem 295 miliard korun.

Kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin v České republice prakticky nejrychleji v Evropě. Potraviny a spotřební zboží jsou levnější v Polsku a v Německu než v České republice.

Přitom máme nejvyšší DPH na potraviny ve střední Evropě a jednu z nejvyšších vůbec v Evropě, to znamená 15 %, zatímco sousední státy mají 10 % a méně, anebo dokonce dočasně nulu jako v sousedním Polsku. Proto také Češi ve finále jezdí nakupovat do Polska, kde je vlastenecky smýšlející vláda.

Přitom většina evropských států již dávno učinila kroky ke snížení cen základních potravin, kombinace snížení DPH až na nulovou sazbu a zastropování cen, včetně všech sousedních států České republiky. Důsledkem nečinnosti Fialovy vlády je až nedůstojný stav, kdy jsou čeští občané z existenčních důvodů nuceni ve velkých počtech jezdit nakupovat do Polska či Německa, kde jsou potraviny a další spotřební zboží výrazně levnější než u nás doma. Příčinou vysokých cen potravin v České republice je i to, že současná vláda, opět jako jediná v Evropě, nijak nepomáhá domácím zemědělcům a potravinářům s vysokými cenami energií, které máme nejvyšší v Evropě, meziročně plus 67 % nárůst, což je nejvyšší v Evropě. Takže ty výmluvy premiéra a ministrů, které pořád slyšíme v médiích, jak všechno dělají dobře a jak je situace těžká, je lež a nesmysl, protože ve srovnání se všemi evropskými zeměmi má Česká republika nejvyšší meziroční nárůst cen energií, a to o 67 %. Kvůli nečinnosti vlády tudíž rostou ceny potravin v České republice prakticky nejrychleji v Evropě, výrazně více, než je průměrná míra inflace.

Již milion českých občanů žije pod hranicí chudoby, jejich počet výrazně vzrostl za dobu působení současné vlády.

A dle údajů pravidelné zprávy Poverty Watch, což je evropská síť proti chudobě, žije již milion českých občanů pod hranicí chudoby a další milion je pak chudobou ohrožen.

Ale Česká republika chudne rychleji, než je průměr v Evropské unii.